Chtěla bych vás požádat, pokud se chystáte vystoupit, tak vzhledem k té sloučené rozpravě abyste specifikovali a odkázali se ke sněmovnímu tisku, ke kterému vystupujete, aby bylo zřejmé, ke kterému z těch tří tisků hovoříte. Děkuji vám.

Prosím, máte slovo.

Děkuji vám za upřesnění. Nyní tedy s přednostním právem bude vystupovat paní místopředsedkyně Klára Dostálová.

Děkuji za slovo. Já opravdu dopředu avizuji, že budu trošičku delší. Říkám to úplně otevřeně, protože samozřejmě dneska na stole máme opět stavební zákon všichni určitě víte, že jsem se tomu věnovala mnoho let. Ale musím hned na úvod říci, že jsem opravdu velmi ráda, že jsme dospěli k vzájemné dohodě, velice si toho vážím a myslím, že to je obrovsky dobrý signál pro naše všechny stavebníky, protože tím, že došlo politické dohodě na půdě Poslanecké sněmovny, to ve finále znamená, že by nemusel být tento stavební zákon v ohrožení každé nové volební období, že by tady prostě chvilku s námi mohl setrvat. Velmi správně bylo řečeno i na hospodářském výboru, že samozřejmě musíme trošku předpokládat i ty porodní bolesti, že je možné, že ještě něco budeme docizelovávat, nicméně podstata věci zůstane asi zachována. Já budu delší, protože to v podstatě zkusím vzít znovu opravdu v kostce, abych i pro vás tady udělala takový exkurz do toho, co vlastně nový stavební zákon přináší, nebo novela nového stavebního zákona přináší, protože se na mě obrací i spousta lidí, kteří byli přihlášeni na náš seminář, ale v důsledku mimořádných schůzí, které jsme tady měli, bohužel nebylo možno v tak velkém počtu uspořádat to na půdě Poslanecké sněmovny, takže ten seminář byl na poslední chvíli zrušen. Nicméně samozřejmě všichni potenciální účastníci po nějakém takovém shrnutí toho, co všechno nový stavební zákon přináší, by určitě rádi viděli.

My jako opozice, když jsme se dostali do kontrastu s tím, že byl předložen Ministerstvem pro místní rozvoj, ta novela nového stavebního zákona, aniž by měl nový stavební zákon vůbec šanci se nadechnout, a to jenom ještě jako pod čarou samozřejmě znovu zdůrazňuji, že šlo o zákon roku, kdy ho podpořila z více jak 68 % odborná veřejnost, což považuju za skutečně obrovské číslo.

Je potřeba si říci, že jsme skutečně hledali ve spolupráci napříč politickým spektrem v Poslanecké sněmovně to zásadní, co je potřeba zachovat. Vědomi si toho, jak dopadly volby, a že tedy kompletní reforma stavebního práva je neřešitelná a že bychom politického konsenzu asi nedosáhli, jsme ustoupili my jako opozice z toho institucionálního modelu.